Hospodářský výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedkyně, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 335/2. Iniciativně tento návrh projednal také rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 335/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Ivan Adamec, informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy na odůvodnil. Pane předsedo, prosím, máte slovo. Ano, děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, paní ministryně, páni ministři, kolegyně, kolegové, budu ve své zpravodajské zprávě stručný, případně budu k diskusi v rozpravě.

A to si myslím, že to je předmětem všech těchto návrhů zákonů, které tady máme, a proto i my jsme vcelku to tak vzali na tom hospodářském výboru, kde jsme říkali, že je to potřeba udělat, i když jsem zastánce toho, že zákony, legislativa by se neměla dělat rychle, měla by se dělat pomalu a podrobně, protože s rychlostí většinou vznikají chyby.

Na hospodářském výboru padly dva pozměňovací návrhy, které byly odsouhlaseny Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jeden se týkal upřesnění vodních elektráren, že tam nepatří ty, co mají ty vodní nádrže. Toto prošlo. Já jsem vyzval členy hospodářského výboru, pokud budou mít zájem, aby si připravili pozměňovací návrhy na dnešní plénum, a vím, že dneska tam jsou. Ale musím říct, že samozřejmě je to poplatné tomu času, který tady byl. Samozřejmě jsem rád, že slavíme 17. listopad jako státní svátek, ale bohužel, z hlediska projednávání návrhu tohoto zákona zrovna nebyl optimální ten den volna. Hospodářský výbor projednal, diskuse tam byly, pan ministr je tady popsal, já to nebudu opakovat. Přečtu vám návrh usnesení hospodářského výboru, který zasedal 16. listopadu, měl 20. schůzi: Hospodářský výbor navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona; navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Pane předsedo, děkuju.

Děkuji pěkně.

Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Diskuse tam proběhlo velmi mnoho, a to zejména z důvodu, jak zaznělo z úst pana ministra, zapracování rozhodnutí Rady Evropské unie do legislativy naší. Přečtu vám usnesení, které přijal rozpočtový výbor na svém zasedání: Rozpočtový výbor navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava; navrhuje také, aby Poslanecká sněmovna vedla podrobnou rozpravu ke všem částem návrhu zákona; navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu své jednání ukončila nejpozději do 24. hodiny dnešního dne, tedy 18. listopadu;

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Protože jsme si odhlasovali, že budeme mít obecnou rozpravu, tedy otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí?

Pak se hlásil pan ministr Šalomoun.